Já jsem to totiž vyhrotil z toho důvodu, abychom si tady řekli, že to je jenom na někoho. A proč je to jenom na někoho?

A celý ten princip je, že je to naopak dobře, když je tam propojení. Já ty peníze neberu. A pokud argumentujete penězi, tak to jenom proto, abyste vzbudili lidskou závist. Souhlasím s tím, že je tady skutečně možné, že někdo, aby mohl brát aspoň těch 40 %, tak navrhuje aspoň 40 %. Zastupitelstvo obce tohle může vyřešit a může to vyřešit každý sám. Většina těch lidí to skutečně dělá. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Tak teď. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, skutečně tři faktické poznámky, reakce na předřečníky. První návrh pojďme to řešit komplexně. To je první poznámka. Druhá poznámka, že bereme kompetence obcím. Nebereme žádné kompetence.

Je to o nás. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Jana Birkeho. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

A udělala jste to. Mě to mrzí. Protože když se něco řekne, tak by to mělo platit. Evidentně to vypadá, že v Karlovarském kraji neplatí, když se něco řekne. To mě mrzí. Děkuji za pozornost. Ještě než jí udělím slovo, přečtu došlé omluvenky.

Děkuji za slovo. Pouze krátce.

Za to bych se chtěla omluvit, chtěla bych to opravit.

Ale z důvodu toho, že to nějakým způsobem postupuje, i mně někdy připadá, že se to vyhrocuje, tak jsem chtěla tady říci, kdo opravdu ten zákon podpořil. Tam je ještě řada dalších poslanců, já jsem uvedla pouze některé. A ještě bych chtěla uvést, myslím, že pan Bělobrádek prostřednictvím pana předsedajícího, my tady vůbec neřešíme rovinu obecního zastupitele a krajského zastupitele z hlediska kumulace odměn. Sice ten návrh tam je prostřednictvím pozměňovacího návrhu Pirátů. A znova říkám, že výbor pro veřejnou správu k tomuto pozměňovacímu návrhu dal nesouhlasné stanovisko. Nyní pan poslanec Petr Pávek s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji.

Opět požádám sněmovnu o klid.

Opakovaně říkala, že jí vadí kumulace funkcí, že nechce za to pobírat platy.

Mě to mrzí. Ale protože tato novela zákona o obcích je tady zdůvodňovaná tím, že se tady má řešit něco systémově vůči všem poslancům, senátorům, kteří mohou případně kumulovat funkce v rámci samosprávy, ale prostě pramení to tady z tohoto případu, kdy prostě věc, kterou paní hejtmanka dobrovolně řekla, dala své poslanecké, hejtmanské slovo, tak mohla dávno splnit.